Takže já bych chtěl jenom říct, že naší zemi se neskutečně daří. Máme obrovské hodnoty, jsme šestá nejbezpečnější země na světě. To je obrovská hodnota. Naše hospodářství roste.

A to je právě ono, že se nám daří, a proto opozice chce zničit naši vládu.

Takže my jsme připravili velice dobrý rozpočet a vláda počítá s lepším vývojem státních financí, máme lepší rozpočtový výhled. A my nemůžeme přistoupit na představu opozice, která si naivně myslí, že by měl být rozpočet v přebytku. A paní ministryně Schillerová slíbila, že se znovu budeme snažit skončit vyrovnaným rozpočtem. Takže opozice říká, že jsme v přebytku a že bychom měli masivně škrtat ve státním rozpočtu.

Oni samozřejmě přinesli stagnaci a pokles ekonomiky, zatímco okolní země se rozvíjely. Ale já myslím, že lidi si to pamatují. A já myslím, že velice dobře. Mnozí také určitě ještě nezapomněli na krácení platů v rozpočtové sféře, které tehdejší vláda kvůli své neschopnosti servírovala státním zaměstnancům.

Teprve letos se někteří z nich dostanou na původní platy. A až v příštím roce budou brát víc než v roce 2012. Ano, díky tomu, že jsme vybrali ty daně, a dokonce jsme snižovali daně. A taky nezapomínejme na to, že tehdy to vyvolalo i velké stávky.

Já nevím. Kde budeme škrtat, kde přesně? V sociálních výdajích, v platech pedagogů nebo jiných státních zaměstnanců? Nebo rovnou odvoláme zvýšení důchodů, nebo zastavíme spoluúčast státního rozpočtu na čerpání evropských fondů, zpomalíme výstavbu infrastruktury? To jsme si zkusili za vašich vlád. Já si myslím, že my proto z toho nic neuděláme. My totiž děláme pravý opak.

Ano, my jsme pro zodpovědnou rozpočtovou politiku. My ale nikdy nepřistoupíme na destruktivní hru opozice čím hůř pro lidi, tím lépe pro některé politiky.

Proto naše vláda udělala i opatření pro příchod pracovních sil z Ukrajiny, které zkracujeme z půl roku na necelé tři měsíce. Zvýšení starobních penzí v průměru o 900 korun je největší za mnoho, mnoho let.

A my jsme k tomu našli odvahu, protože si to podle nás tyto lidi zaslouží.

Naše vláda objela za krátkou dobu svého působení všechny kraje, aby se seznámila se situací přímo v terénu.

Chybějící čtyři miliardy do zdravotnictví jsme nakonec našli. Protože jsme hledali v evropských penězích, které jsme neuměli použít, protože byly přiděleny na věci, které jsme ani nechtěli čerpat.

Na posílení studia na lékařských fakultách půjde navíc 600 milionů ročně a v příštích jedenácti letech to bude 7 miliard.

Za nejdůležitější považuji návrh zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Věda a výzkum a finální výroba. V Bruselu u předsedy Evropské komise jsem lobboval za to, abychom získali centrum excelence pro umělou inteligenci. Novelu zákona o nemocenském pojištění zavedeme od července příštího roku. Zavedeme elektronickou neschopenku, další důležitý krok k elektronizaci zdravotnictví.